Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da se što pre donesu zakoni i druga akta iz dnevnog reda ove sednice. Ministar je tu. Možemo da nastavimo sa raspravom, samo ako se neko prijavi od ovlašćenih predstavnika.

Hvala, poštovana predsednice. Smatram da je povređen član 116. Poslovnika koji kaže – odredbe ovog Poslovnika o redu na sednici Narodne skupštine primenjuju se i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Mislim da iz ovoga potpuno jasno proizilazi da se član 104, koji govori o pravu na repliku posle izlaganja narodnog poslanika, u slučaju kada umesto narodnog poslanika izlaganje vrši ministar ili predsednik Vlade, na osnovu člana 116. odnosi i da ste morali da mi date repliku na izlaganje predsednika Vlade u trajanju od dva minuta i na izlaganje ministra za rad. Smatram da ste povredi ovaj Poslovnik i molim vas da postupajući po njemu i članu 104. mi date pravo na repliku. Hvala. Moram da vam ukažem na član 104. i stav 3. – o korišćenju prava na stav 1. i stav 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine, što znači da ima diskreciono pravo, tako da opet niste u pravu. (Marko Đurišić, s mesta: Povreda Poslovnika.) Ne, ne polemišemo.

Možete da budete samo nezadovoljni odgovorom. Vi ste dugo poslanik, toliko znate. Dakle, da li hoćete da glasamo? Ako ste nezadovoljni, sankcija je glasanje, a ne ponovo povreda Poslovnika.

To je sankcija potencijalna, a videćemo šta misli većina u parlamentu. Poštovana predsednice, uvažena gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, svi se danas možemo složiti da je ekonomska situacija u našoj zemlji izuzetno teška i takve ocene ne iznosimo samo mi ovde u parlamentu, nego to čine i međunarodne finansijske institucije, a građani to najbolje osete na svojoj koži. Budžet o kome danas govorimo, odnosno rebalans budžeta je nešto što je praktično samo računovodstvena kategorija u odnosu na ukupno stanje privrede i naše ekonomije. Rebalans radimo u oktobru, iako praktično samo notiramo ono što se ove godine već desilo i on ne govori ništa novo u odnosu na ono što smo već svi manje-više znali. Niko ne misli da je niti premijer, niti ministar Vujović, niti ministar pre njega, da su nekakvi finansijski alhemičari, bez obzira na njihovo znanje i stručnost, u koje ne sumnjamo. Vrlo teško će se izboriti sa problemima sa kojima se danas suočavamo, a oni svakako nisu mali. Problemi naše ekonomije su sistemske prirode i proizašli su iz 25 godina raznoraznih političkih i ekonomskih eksperimenata. Devedesetih godina je to bila masovna pljačka i uništenje naše ekonomije. Posle 2000. godine prepisivali smo rešenja iz razvijenog kapitalističkog sveta koja u velikoj meri možda i nisu mogla da se primene kod nas. Danas smo došli u situaciju da imamo sve makroekonomske pokazatelje negativne, trgovinski deficit, imamo negativan saldo tekućeg računa, imamo negativan rast BDP, negativan trend u industrijskog proizvodnji u odnosu na to kako posluje jedno preduzeće u Srbiji, tu mislim na „Fijat“, i imamo inflaciju koja je jedini pozitivan parametar i na donjoj je granici stope ciljane inflacije koju propagira naša Narodna banka. Bilo smo svedoci fiskalne konsolidacije u toku prošle godine koja, vidimo, nije dala rezultate. Povećan je PDV sa 18 na 20% i sa 8 na 10%, smanjena su transferna sredstva lokalnim samoupravama, bio je solidarni porez i rečeno je da će se država obračunati sa sivom ekonomijom. Mi te mere, naravno, nismo podržali iz razloga što smatramo da su postojale mnogo bolje mere koje je država mogla da sprovede, ali ono što je suština, jeste da je rezultat svega toga da mi danas u Srbiji imamo negativan trend u smislu rasta BDP, odnosno nemamo nikakav rast. Prošle godine smo imali negativnih 2%, ove godine takođe nula, a sledeće godine je veliko pitanje. Po meni, i ne samo po meni, nego i ono što govore neki ekonomisti, upravo je rast društvenog proizvoda ono na šta bi morali da se koncentrišemo kada pričamo o ekonomskim temama, odnosno o budžetu Republike Srbije. Restriktivna fiskalna i monetarna politika su nešto što ne bi trebali da podržavamo u godinama recesije, a upravo takva politika je nešto što sada izaziva recesiju i deflaciju i stagnaciju u celoj Evropi i takođe je predmet oštrih kritika. Često se poredi naša situacija danas sa onim što je proživljavala Velika Britanija posle Prvog svetskog rata. Taj primer se često spominje, a to je da su imali takođe visoke kamatne stope i restriktivnu monetarnu fiskalnu politiku i do kraja 90-tih godina nisu došli na nivo odnosa javnog duga i BDP, kada su ušli u spiralu u koju mi danas ulazimo. Imamo situaciju da zbog toga što masivan državni aparat, koji je visokocentralizovan, do te mere opterećuje privredu da finansijski sistem praktično i ne postoji, osim toga da banke kupe depozite od građana. Naša štednja nije mala, ona je oko osam milijardi evra. Jedino što banke rade, praktično finansiraju javni dug, kupe depozite od građana i plasiraju ih državi po kamatnim stopama koje privatnici ne mogu da plate, odnosno privreda ne može da se zaduži kod tih istih banaka i iz tog razloga nemamo nikakve investicije i samim tim se to vidi i na BDP. Sve u svemu, ono što će se desiti sledeće godine je da ćemo imati negativnu agregatnu tražnju, bez investicija, i možemo se osloniti samo na nekakva strana ulaganja, koja uvek mogu da se dese i ne moraju. Za sada vidimo da ta strana ulaganja izostaju u meri u kojoj bi to bilo potrebno i odlaze u neke druge krajeve sveta gde su stope prenosa daleko bolje nego kod nas i gde je privredni ambijent daleko uređeniji nego kod nas. Osim javnog duga, takođe imamo problem i privatnog duga. Kada budemo smanjivali javnu potrošnju, privatni dug će takođe rasti, s obzirom da niti građani, niti privreda neće moći da vraća kredite.

Trend u kome smo sada će nastaviti da raste, odnosno deficit će se povećavati u odnosu na BDP, upravo iz razloga što BDP nastavlja da pada. Smanjenje penzija, to je velika tema i mislim da je ključna tema u ovom setu zakona, ali o tome mislim da bi trebali da govore oni koji su predlagali povećanje tih istih penzija pre par godina, zato što su se bližili izbori ili iz nekih lukrativnih političkih ciljeva. U ovoj zemlji se stvara atmosfera da su penzioneri nekakav teret ovog društva iako su to ljudi koji su izgradili ovu zemlju i uredno uplaćivali te svoje doprinose godinama, a danas kada treba da primaju tu penziju oni se proglašavaju za nekakv teret budžeta. Jasno je da imamo milion i 700 hiljada penzionera, da imamo 900 hiljada zaposlenih i 780 hiljada ljudi koji rade u javnom sektoru. Po meni je pogrešna teza da bi morali imati pet miliona zaposlenih da bi izdržavali ovaj nivo troškova u penzijskom fondu. Mislim da to nije tačno, jer kada bi plate bile 90 hiljada, a ne 40 hiljada i dva i po miliona zaposlenih bi tada mogli da izdržavaju penzioni sistem. Ali, problem sa penzionim sistemom je nešto drugo, to se kod nas smatra javnim rashodom, a ono što se ne spominje je da je taj penzioni fond i te kako bio kapitalizovan u doba kada je naša ekonomija bila znatno moćnija, a država je devedesetih godina na čudne načine opljačkala taj penzioni fond i danas je on 60% dotira iz budžeta, bez tog da iko postavi pitanje, šta se desilo sa sredstvima koja su bila u tom penzionom fondu. Druga stvar, ako već država nije u mogućnosti da isplaćuje penzije, odnosno ako je Penzioni fond bankrotirao da li to znači da samo neki penzioneri treba da podnesu teret te činjenice ili i drugi poverioci države, jer ovo je državni dug, jer ako strani poverioci se smatraju da su obezbeđeni, da je to suvereni dug, odnosno iza toga stoji Republika Srbija zašto to nije slučaj i sa Penzionim fondom. Efekat ovih smanjenja će biti ukupno 5% Drugo pitanje zašto nije smanjeno 5% linearno u odnosu na sve penzije, nego se kažnjavaju samo oni koji su više uplaćivali u smislu doprinosa? Druga stvar je plate. Linearno se smanjuju zarade u javnom sektoru 10%, a ono što će se desiti da će samim tim i doprinosi i porezi biti manji, jer se smanjuje i osnovica. Znači, ući ćemo u jednu vrlo čudnu spiralu i pitanje da li ćemo iz nje izaći, jer krajnji efekat svega toga će biti da ćemo upravo u ta dva fonda imati manje prihode, baš zato što javni sektor toliko doprinosi u smislu plata. Smanjenje od 10% praktično će anulirati ove uštede koje imamo smanjenjem penzija. Naravno kada bi samo kritikovali, a ne bi predlagali ništa, bili bi kritizeri, ali mislim da postoje određene mere koje bi država mogla da sprovede, i one se pre svega odnose na sektor poljoprivrede. S obzirom da dolazim iz Vojvodine, a poljopirvreda se stalno proglašava za nekakvu našu veliku šansu, smanjenje razdela Ministarstva poljoprivrede ne mislimo da je pametna stvar, i mislimo da treba da prestane period kada ćemo stalno gledati u nebo i na osnovu prinosa u poljoprivredi računati da li ćemo imati pad ili rast BDP. Subvencije koje se sada smanjuju za vlasnike zemljišta koje imaju preko 20 hektara, mislim da će nepravedno pogoditi najviše poljoprivrednike u Vojvodini, s obzirom na veličinu poseda. Do sada je slučaj da se 60% svih subvencija dodeljuje van Vojvodine, a 60% zemljišta se nalazi u Vojvodini, to je nešto što bi morali da se zapitamo zašto se dešava i dokle će poljoprivreda biti jedina koja trpi kada govorimo o fiskalnoj konsolidaciji. Mi smo predlagali više puta da se formira fond od državnog zemljišta koji nije mali resurs i veliki resurs u ovoj zemlji, i da se na bazi državnog zemljišta koje bi država moglada kolateralizuje, emituju hartije od vrednosti, odnosno mogla bi da se zaduži na kontu prinosa po tom osnovu u nekih 500 miliona eura i upotrebi ta sredstva upravo za razvojne projekte u poljoprivredi. Kada govorimo o uređenju energetskog sektora to je takođe velika šansa umesto što se smanjuju penzije i plate lekara, profesora i nastavnika. Mislimo da povećanje rudne rente koju ruska kompanija sada ovde plaća manje nego u Rusiji, odnosno tamo je 7%, u nekim zemljama je 20%, bi imala mnogo veći efekat na budžet od ovih planiranih ušteda. To je nešto na čemu ćemo nastaviti da insistiramo. Postoje razni projekti koji bi mogli ovu zemlju da izvuku iz situacije gde smo večiti dužnik Ruske Federacije, pa sada moramo da im poklanjamo i „Petrohemiju“ i ne znam šta sve ne bi li se izvukli iz tog dužničkog ropstva. Pola Evrope gradi terminale za tečni naftni gas, Litvanija je to sada uradila, i taj projekat bi im se isplatio za godinu dana, s obzirom da je „Gasprom“ smanjio cenu gasa za tačno toliko. Što se tiče nekih drugih izdataka možemo recimo izračunati koliki bi bio prihod kada bi se crkvama i verskim zajednicama uveo PDV i kada bi počeli konačno da plaćaju porez, a ne da im iz budžeta sada mi plaćamo, odnosno svi građani Srbije da plaćaju 600 miliona dinara i 180 miliona za izgradnju verskih zajednica, a u isto vreme profesorima i nastavnicima smanjujemo plate, a u isto vreme se vladike voze novim audijima i mercedesima. Možemo takođe razmisliti o decentralizaciji poreske uprave i celog fiskalnog sistema. Nekada smo imali opštinske uprave prihoda pa su opštine bile motivisane da skupljaju taj porez, jer je višak ostajao njima, i tako se finansirao ceo sistem od dole pa na gore, što danas više nije slučaj, nego se sredstva transferišu od strane republike opštinama, i to se iz godine u godinu smanjuje. Vidim da Fiskalni savet čak poziva na to da se dodatno smanje prihodi lokalnih samouprava, na kraju nećemo ni imati lokalne samouprave nego samo republičke kancelarije i ispostave po opštinama. Što se tiče „Železnica“, „Srbijagasa“, dokapitalizacije „Dunav osiguranja“ itd, to je tema koja je svima poznata, ali pre smanjenja penzija mislim da moramo da se zapitamo zašto se desi da Rusi pošalju vozove i opremu koja treba da zamenjuje prugu i pragove, a onda plaćamo ležarinu i stojimo, stoji ta ista oprema, zato što nikako da počnu radovi, jer naše železnice ne mogu da obezbede pragove. Sve su to samo neke od mogućnosti šta bi sve mogli da uradimo. Mi naravno insistiramo da se konačno donese Zakon o finansiranju Vojvodine, da ne bi, kada govorimo o svakom budžetu morali da se raspravljamo šta je 7% šta nije 7%, i da se konstanto podvaljuju rashodi koji nisu uopšte u domenu nadležnosti AP Vojvodine. Sada imamo situaciju da su recimo, putevi drugog i trećeg reda prebačeni na gazdovanje Autonomne pokrajine, ali nisu obezbeđena sredstva iz kojih će se finansirati popravka ili gradnja te putne mreže. To je ono što nas iz Vojvodine najviše zabrinjava. I da se vratim konačno na protestantsku etiku, i duh kapitalizma, s obzirom da je to ovde citirano više puta, nikako se ne možemo porediti sa zemljama gde važi potpuno druga filozofija, a to je da oni žive da rade, a mi radimo da živimo i to je nešto što ni ova vlada ni mnogi drugi neće uspeti da promene. Situacija u kojoj smo mi trenutno, bar što se ekonomije tiče, je vrlo nezavidna i stvarno bez obzira na to iz koje stranke dolazimo, trebali bi da se zalažemo za situaciju u kojoj će se stvoriti privredni ambijent, gde nećemo imati kreditni rejting kakav imamo sada, koji je be-be minus, i gde se naše hartije države Republike Srbije još uvek nazivaju „đubre“ prema investicionim kućama, nego će i naša privreda i naša država moći da se zaduže po mnogo nižim kamatnim stopama i tek ćemo onda moći da finansiramo bilo kakav privredni rast. Liga socijaldemokrata Vojvodine neće podržati ovaj rebalans budžeta zato što ponovo izostaju sistemske mere i kao što smo i ranije naglasili, dok god se ne donese Zakon o finansiranju AP Vojvodine nećemo podržavati ni jedan republički budžet. Zahvaljujem. Poštovana gospođo predsednice Skupštine Srbije, uvažena gospodo ministri i predstavnici Vlade Srbije, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani i građanke Republike Srbije, danas prisustvujemo jednoj raspravi bez presedana u novoj političkoj i ekonomskoj istoriji Srbije. Na dnevnom redu su izuzetno ozbiljne, izuzetno teške mere, mere štednje koje će zahvatiti široke slojeve stanovništva. Dakle, ne tiče se samo političara, ne tiče se ni vladajuće pozicije, ni opozicije, ne tiče se našeg članstva, tiče se najširih slojeva građanstva, ne samo onih čije će penzije i plate biti smanjene, nego i članova njihovih porodica. Zato me raduje što na ovaj argumentovan način iznosimo svoje pozicije. Ovde je i predsednik Vlade Srbije i ministri, a isto tako i uvažene kolege šefovi poslaničkih grupa, u svojim izlaganjima su koristili konkretne brojke i to je način na koji treba da raspravimo ovu temu. Svaka ta brojka je jedan konkretan čovek, a kao što sam rekla ne radi se samo o grupama ljudi, radi se o velikom broju, na stotine hiljada ljudi uračunavajući i njihove članove njihovih porodica, ta brojka je i preko milion. Mene, gledajući sastav današnjih predstavnika Vlade i uvaženog predsednika Vlade i ministara koji su govorili, ja sam se setila jedne scene iz decembra 2011. godine, kada smo imali prilike da na ekranima vidimo ministarku rada iz socijalne politike Italije, ona se prezivala Fornero, ako se ne varam. Ona je kod reči kada je objašnjavala slične mere štednje, mnogo bolje, dobrostojećim građanima Italije, kod reči kada je tražila od njih žrtvu na onaj način na koji je i to naš ministar Vujović upotrebio taj izraz, a da traži istovremeno solidarnost, ali i žrtvu, ona je zaplakala. Možda zato što je ona žena i možda smo mi tu u prednosti što je naš ministar rada iz socijalne politike muškarac, ali ja hoću da kažem kod donošenja ovakvih mera argumenti nisu ni suze, nažalost, to nije ni štrajk i dobro je što je to tako. Bitno je da ovoj teškoj odluci, ovo je odgovorna odluka i razgovaramo i zato ja hoću reći u ime političke grupe SPS da smo mi vrlo odgovorno prišli razmatranju ovog problema, svesni svih negativnih posledica, ali dugoročno pozitivnih i došli do zaključka da treba da podržimo ove mere. Činjenica jeste da građani koji tradicionalno glasaju, ne samo za socijaliste nego i za vodeću partiju u ovoj koaliciji SNS i druge socijaldemokratstke orjentisane, levo orjentisane, socijalno odgovorne članice vladajuće koalicije, su zaista, dakle, birači, naši birači su možda najviše pogođeni ovim i upravo je predsednik Vlade gospodine Vučić i pojasnio da oni dobrostojeći, oni kojima mnogo bolje ide, ako se ne varam, upotrebio je primer profesora, da će čak i manje biti pogođeni ovim restriktivnim merama štednje nego što su bili solidarnim porezom. Dakle, time hoću da naglasim da ovde nema nikakve političke kalkulacije, naprotiv, liderstvo i odgovornost se podrazumeva i očituje u donošenju teških, izuzetno teških odluka. Gospodin predsednik Vlade je već naglasio da nismo bili primorani, nije vladajuća struktura bila pred ultimativnim zahtevom, bilo međunarodnih finansijskih organizacija ili pod pritiskom nekih drugih unutrašnjo-političkih činilaca da donesu ovakvu meru i time je ta odgovornost i veća. Mislim da je to jedna hrabra odluka i baš zato što stojimo sa punom odgovornošću pred našim biračkim telom, pred građanima koji će biti pogođeni, onima koji rade i koji se finansiraju u javnom sektoru iz budžeta ili onima koji primaju penziju, to je jedna dugoročna investicija u ozdravljenje srpske ekonomije. Ministar Vujović će bolje znati, nedavno sam pročitala u „Nacionalnom interesu“, to je jedan ugledni časopis američki, gde se citira izveštaj Svetske banke, gde se kaže da srpska ekonomija, da je performans učinak srpske ekonomije ispod njenih potencijala. Dakle, iz inostranstva nam signaliziraju da imamo resurse koji nisu iskorišćeni i koji mogu biti mobilisani mnogo bolje i na mnogo organizovaniji način. Naravno, mandat ove Vlade je bio zatečen katastrofalnim poplavama, ali ja mislim da upravo reformski potezi koje ovog trenutka razmatramo u zakonodavnom telu i za koji stoji cela Vlada, da je taj signal da želimo da ozdravimo uspavanu i zastalu srpsku privredu. Bitno je da kažemo ono što jeste očigledno. Uvek postoji alternativa. Nije nikad da nema alternative i upravo i u predlogu ovog zakona je rečeno, tačno je rečeno da postoje druge mogućnosti za rešavanje ovog problema i napisano je, to ste mogli svi da pročitate, da se ovaj problem fiskalnog deficita mogao rešiti povećanjem poreskih stopa ili smanjenjem drugih rashoda. To je takođe napisano da se ovim zakonom ne opterećuje privreda. Dakle, teret ovih mera se solidarno prenosi na najšire slojeve stanovništva upravno zato da bi se promenilo ponašanje na onaj način na koji je razjasnio ministar finansija, Vujović, da nam je u interesu da promovišemo kulturu odgovornosti i kulturu štednje. Nedavno, pre nekoliko dana, ja sam bila inspirisana izlaganjem mladog kolege poslanika koji je upotrebio ilustraciju „požara“ Mislim da smo mi upravo sada suočeni sa jednim takvim požarom i da je dobro što je srpska Vlada prepoznala da je požar u početnoj fazi i to sa različite mogućnosti da se reaguje pred jendim takvim požarom, pred jednim kriznim momentom. Ili da stojimo zaleđeni, paralisani od straha, zovemo vatrogasce, ne znam ko bi igrao ulogu vatrogasaca, možda međunarodni donatori ili MMF ili da se organizujemo da potražimo bunar koji imamo, da zagrabimo vodu, da formiramo lanac građana i da ta voda koja će gasiti taj požar ide od ruke do ruke. Zato je bitna ta solidarnost u podnošenju tereta ovih mera i zato mi kao poslanička grupa socijalista podržavamo ove mere da bi smo promovisali tu kulturu solidarnosti i ravnomerno podnošenje tereta. Bitno je da najugroženiji neće biti, zanemoćali neće biti opterećeni ovim, dakle najsiromašniji slojevi stanovništva neće biti gurnuti još dublje siromaštvo, u začarani krug siromaštva iz kog se neće moći izvući. Takođe je bitno da se očuvava struktura ovim Predlogom rebalansa budžeta, struktura rashoda po funkcionalnoj klasifikaciji. Mi vidimo da još uvek sa osim rebalansom budžeta poštujemo ono što je zapisano u našem ustavu, a to je da smo mi socijalno pravedna i socijalno odgovorna država jer su najveći izdaci i u ovom predlogu rebalansa budžeta dati za socijalnu zaštitu. Tu je nedavno sedeo i ministar odbrane pa sam se setila isto onog poređenja da političari uvek treba da donesu odluku da li će više dati za hranu i za možda odeću nego za topove i za oružje i vidimo da su sredstva koja će biti izdvojena za odbranu ili javni red i bezbednost da su tek na petom i šestom mestu. Znači, kvalitet života ljudi je na prvom mestu i ova Vlada nastavlja politiku zaštite najširih slojeva stanovništva.

Znači, moramo da sagledamo gde smo danas, u kom i kakvom smo problemu da bi znali gde ćemo stići 2017. godine. Rok za oročenje ovih mera je decembar 2017. godine. Možda to i jeste naš problem što mi lično, ne samo kao država, nemamo taj plan gde ćemo mi biti 2020. godine. Kriza u Srbiji, kriza u bivšoj Jugoslaviji je počela još 1981. godine, ne samo martovskim demonstracijama kosovskih Albanaca, naglašavam da se i dan danas bavimo tim problemom Kosova i Metohije, nego isto tako što je u isto vreme nekako i objavljen koliki je spoljni dug bivše Jugoslavije. Ne možemo da potrošimo tri decenije, a da nismo pokrenuli uspavanu srpsku ekonomiju. Htela bih ovom prilikom da promovišem viziju Srbije 2016. godine. Dakle, to je bila serija od 12 okruglih stolova koji su organizovani 2011. i 2012. godine u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština, kojoj su prisustvovali privrednici, kojoj su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, isto tako i političkih stranaka i pokreta. Vizija srpske ekonomije 2016. bila je zasnovana na sledećim stubovima. Danas se suočavamo sa problemom sive ekonomije i to je Vlada istakla kao prioritet. Pod broj dva, 2016. godine trebalo bi da su reducirani i ukinuti parafiskalni nameti, zatim smanjeni porezi na plate, ali su povećani nameti na imovinu. Danas uvaženi predstavnici opozicije kroz medije promovišu jednu, da tako kažem, pojednostavljenu viziju šta to ova Vlada radi. Koriste, da tako kažem, crtane likove iz nekih smešnih, komičnih stripova. Naša levičarska politika se obično ilustruje onim robinhudovskim principom, da uzimate od bogatih i da dajete od siromašnih. Oni prave parodiju i ove mere nazivaju super-hik merama. Zaista bih volela da je to tako jednostavno i da je to tako smešno, nego su velike odgovornosti za preduzimanje ovog koncepta mera i dugoročne su posledice. Dakle, naglasila sam da time ne opterećujemo, nego oslobađamo privredu. Dakle, ne opterećujemo je velikim poreskim stopama, a naš narod je, nažalost, još od 1990. ili od 1981. godine prošao kroz velika ekonomska iskušenja i možda smo mi navikli da je najveći strah, možda smo po tome slični Nemcima, od hiperinflacije. Mi sada vidimo da inflacija nama više nije problem. Problem nam jeste ono što je problem i u Evropi, a to je nezaposlenost, ali i tu ima pomaka. Takođe bih naglasila ono što je gospodin ministar Vujović naglasio, da će se preispitati politika subvencija ne samou javnim preduzećima. Naravno, ona je za strane investitore uvek privlačna, ali bih takođe naglasila da smo preskupo delili subvencije nekim privrednicima koji su dolazili da brzo ostvare ili ne ostvare profit i kada vide da ne mogu da opstanu na tržištu, da pobegnu i da uzmu što više od jeftino kupljenih srpskih fabrika. Vi znate da su deljene subvencije kao nekakve šećerleme od 2.000 do 10.000 evra. Prosečna subvencija je bila oko 5.700 evra i za to vreme je istrošeno 252 miliona evra da bi se otvorilo svega 44.000 radnih mesta. Preskupa cena. Predsednik Vlade je rekao da je Nacionalna služba za zapošljavanje registrovala da je došlo do zapošljavanja 46.000 novih radnika, da je relaksirano tržište rada i to je jedan trend koji treba da se nastavi. Zaista mislim da mi nemamo čega da se bojimo ne samo zato što ovaj parlament, kako bi Englezi rekli, može da izglasa šta god hoće, osim da muškarca pretvori u ženu i obrnuto. Imamo tu većinu. Međutim, kada sučeljavamo argumente, mislim da je uvek bolje da razgovaramo i da sagledamo probleme sa svih strana. Ono što ja kažem kao prva među jednakima, kao šef, imam tu čast da bude šef poslaničke grupe među zaista izuzetno kvalitetnim, obrazovanim i sposobnim kadrovima Socijalističke partije Srbije, ali kada se osvrnem iz ovog prvog reda ili udesno, pa ponekad i u moje redove Socijalističke partije i kada vidim praznu stolicu, mislim da je to najpogubnija politika. Politika prazne stolice u srpskom parlamentu i bežanje odgovornosti nije dobra politika. Ne samo da nije važna naša politička karijera, nego to je jednostavno bežanje od problema i onda je bolje pobeći možda iz politike nego zauzimati to mesto koje reprezentuje oko 15.000 glasova građana. Sada kada pogledam desno, ovo neka ne bude shvaćeno kao provokacija, ali zaista me fascinira da se predstavnici opozicije tako autoritativno zalažu da napadnu ovaj koncept mera, a pri tome da lideri njihovih stranaka uopšte nisu našli za shodno da sede u srpskom parlamentu. To nisu lideri opozicije. To se čude i stranci kada dođu, jer oni očekuju da će se u parlamentu voditi opoziciona borba i da je to najbolje mesto da se rasprave argumentima, da se uvaže građani, da se uvaže interesi građana.

Neki od nas su manje, neki od nas su više poznati među građanima. Zaista mislim da je građanima koji će u novčaniku imati nekoliko hiljada manje to izuzetno teško. Oni to osećaju kao da je povređeno njihovo ljudsko dostojanstvo, ali ja isto tako moram da naglasim da je očuvano dostojanstvo budućih mladih generacija. Znači, niti je on socijalistički, niti je on demokratski, niti je on crveni, zeleni, žuti i bilo kakve druge boje. Taj novac, koji sada štedimo, pripada budućim generacijama i to je investicija u budućnost i to je investicija u budućnost i to je naš doprinos za decu koja mogu da imaju puno bolji standard. Dakle, navikli smo na egalitarne modele možda još od bivšeg socijalizma i bivšeg komunizma, ali biće nam lakše ako malo svi žrtvujemo, ako malo svi smanjimo neke naše izdatke. Taj osećaj solidarnosti koji se pokazuje kad god je neko dete bolesno, kad god se udruži Srbija da pomogne da bi jedan mladi ljudski život bio spašen ili to što se pokazalo u poplavama kada smo jedni drugima pomagali, pogotovo naša omladina, to je ta investicija i to je to opravdanje za ove mere štednje. Dakle, zaključujem, Socijalistička partija Srbije pod punom odgovornošću, premda je manjinski partner po snazi u ovoj Vladi, preuzima takođe odgovornost za donošenje ovih mera štednje.

Uobičajeno je da predstavnici političkih partija ne govore lepo čak i o predstavniku Vlade ukoliko je iz druge političke partije. Ja sam vama zahvalan na objašnjenjima. Ima samo jedna stvar u kojoj sa vama nisam saglasan, nije suštinska, a to je da je požar u početnoj fazi. Ja imam taj drugi primer ili metaforu u kojoj govorim da se mi nismo ukrcali na brod u Sauthemptonu i da plovimo ka ledenoj santi, već se mi nalazimo u„Titaniku“ koji je već udario u ledenu santu i sada moramo da se spasavamo. Reći ću zašto, ali pre nego što nastavim, želim da odgovorim gospodinu Stojšiću samo jednu stvar, uveren da ste vi to u najboljoj nameri izrekli. Dakle, želim da vam kažem da nikada nismo bili u boljoj poziciji za zaduživanje. Ja ću vam sada pročitati sve naše brojeve da biste znali i sve mogućnosti za zaduživanje. Nikada Srbija nije imala bolju likvidnost, nikada Srbija nije bolje stajala na tržištu evrobondova. Mi se danas na tom tržištu, ne računam bilateralne uslove koji su najbolji koje smo dobili za dolar, 2% deset godina od Emirata, to je apsolutno najbolje i to nemojte da merite sa bilo čim, govorim o tržišnim uslovima.

Zašto je to tako, da biste znali? To je zato što međunarodna zajednica, zato što međunarodno tržište kapitala ima poverenja u srpsku Vladu, zna da provodimo dobre mere, znaju da provodimo reformske mere, znaju da želimo unapred da govorimo o merama fiskalne konsolidacije i zato su ti brojevi za nas najvažniji. Zato mi nismo ugroženi od bilo kakvog bankrota u ovom trenutku, već samo želimo da ozdravimo našu privredu, da ne bismo došli u tu opasnost krajem 2016. i početkom 2017. godine. Ne zato što sada nemamo drugih mogućnosti za delovanje. Pročitaću vam sada sve naše brojke, da vidite stanje na dinarskim i deviznim računima Republike Srbije u ovom trenutku. Dakle, stanje deviznih računa u evrima je: 258.914.615, sredstva na raspolaganju, dakle, neoročena su 164.035.972, sredstva Fonda za restituciju 94.850.000, neoročena sredstva Fonda za restituciju 28.643. Stanje deviznih računa u američkim dolarima – milijardu i 304 miliona 442 hiljade 589, sredstva na raspolaganju neoročena 789 miliona 766 hiljada, oročena sredstva 500 miliona. Sredstva Fonda za restituciju 14 miliona 650 hiljada. Trezor Republike Srbije u dinarima: 142 milijarde 488 miliona 338 hiljada 908 dinara. Račun za izvršenje budžeta Republike Srbije 38 milijardi 574 miliona. Prostor za interne pozajmice u dinarima je 30 milijardi. Na oročeni novac na raspolaganju u dinarima je 131 milijarda 851 milion 22 hiljade 186 dinara. Mi smo likvidni da mislim da nikada, koliko ja pamtim, u poslednjih sedam-osam godina svakako nismo bili likvidniji.

Mi moramo da ozdravimo naš sistem. Zahvaljujući velikom uspehu koji je postigla „Er Srbija“, naš aerodrom danas vredi tri puta više nego što je vredeo pre samo godinu dana. To je aerodrom sa najvećim rastom putnika u celoj Evropi. To je jedina stvar u kojoj smo najbolji u Evropi. Najveći rast u celoj Evropi. Umesto procenjenih 250 miliona evra, možemo da dobijemo sigurnih 600, 700 miliona evra plus u investiciji milijardu i po, možda i više. Nemojte da vam govorim kakva je sad bitka za beogradski aerodrom iz celog sveta, Nemaca Turaka, Francuza i svih ostalih, samo zahvaljujući kompaniji koja je postigla najveći uspeh. Pričam o koncesiji, naravno, da li će biti 25, 30 ili 35 godina, to je naša stvar. Želim samo da vam kažem da su to podaci, a da mi ove mere donosimo ne zato što smo u nekom velikom problemu, mi možemo da biramo trenutak kada ćemo da izdamo evro-bondove. Kao što vidite, nikakva nam preša nije. Ono što je za nas važno, to je da sistemski smanjimo deficit, to je da sistemski pokažemo da možemo da ne trošimo neuporedivo više od onoga što smo zaradili. Jer to što ćemo jednokratno da uzmemo 500 miliona od nečega, sledeće godine nam se ponovo pojavljuje tih 500 miliona. Nismo rešili problem. Da uzmemo milijardu, sledeće godine nam se to pojavljuje i nismo rešili problem. Mi moramo sistemski jednom za uvek da to uravnotežimo i da taj problem rešimo. Ostao sam dužan precizne podatke za nezaposlenost, o čemu smo pre podne govorili. U januaru 2014. godine, po podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, a to su mi i prošli put rekli da ne prihvataju ankete Republičkog zavoda za statistiku i rekli su mi predstavnici pojedinih partija ovde da je to jedina institucija čije izveštaje prihvataju, zato što se tu radi o preciznim brojevima, imali smo 788 hiljada 712 nezaposlenih; u februaru 793 hiljade 625; u martu 790 hiljada 501; u aprilu 786 hiljada 988; u maju 778 hiljada 577; u junu 773 hiljade 369; u julu 769.340; u avgustu 757 hiljada 243 i u septembru 748 hiljada 549. U odnosu na prethodni mesec, dakle, u odnosu na avgust, broj nezaposlenih lica je smanjen za osam hiljada 694, odnosno 1,15, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine, septembar 2013, došlo do smanjenja broja nezaposlenih za 1,43. Ako gledate u odnosu na februar 2014. godine, kada smo u toku ove godine imali najveći broj nezaposlenih, 793 hiljade 625, ovo smanjenje ukupno iznosi 45 hiljada 76 lica, što je za 5,68% manje lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nego u februaru. I ja sam pogrešio za nešto manje od 400 lica, izvinjavam se zbog toga, to je bila moja greška, ali, kao što vidite podatke koje smo iznosili, bili su precizni. Mi smo u ove mere ušli ne zato što ih volimo i ne zato što se nekome sviđaju, već zato što jedino takve mere mogu da dovedu do ozdravljenja srpske privrede, do napretka srpske ekonomije. I ja znam da to znaju svi poslanici. I znam da razgovarate i sa strancima i znam da razgovarate sa apsolutno svima. I svi znate da ako budemo disciplinovani i ako ovo budemo uspeli da provedemo, da je to put uspeha. Pitanje je samo hoćemo li se predati dnevno-političkoj demagogiji ili ćemo da se bavimo ozbiljnim poslom? Naš je posao da radimo u interesu države i sklonićemo i taj rok, pošto su neki pričali – rok je do 2017. godine, sklonićemo i taj rok, jel tako Vujoviću, iz samog zakona, da ne bude ograničeno tim rokom. Da svi ljudi u Srbiji znaju da sve zavisi od nas, da svi ljudi u Srbiji znaju da sve zavisi od nas, da sve zavisi od toga šta, kako i na koji način ćemo mi da radimo. Dakle, ako budemo bili uspešni i ako budemo uspešni na prihodnoj strani, ako budemo uspešni na prihodnoj strani i ako budemo uspeli da sačuvamo ovaj niko akciza ili da ih povećamo i ako budemo uspeli da povećamo naplatu PDV ili da se nastavi ovaj trend iz septembra meseca i oktobra meseca, onda verujem da imamo veliku šansu, uz sve ove druge mere o kojima smo govorili, vezano i za preduzeća u restrukturiranju, za javna preduzeća i za sve ove investicije o kojima smo već, rekao bih, govorili. U svakom slučaju, želim da se zahvalim vama na ozbiljnoj diskusiji, na ozbiljnoj podršci, jer mislim da je razlika između odgovornih i neodgovornih ljudi uvek u tome što ćete odgovornog čoveka prepoznati po tome što ne traži lakše rešenje po svaku cenu, već što zna da je ponekad do pravog cilja moguće doći težim putem, ali da to uvek donosi rezultat, za razliku od onog lakše. Znate, kada dvojica sportista treniraju uvek pobeđuje onaj koji trenira mnogo više i koji je mnogo marljiviji, iako mu je to neuporedivo teže i ako je možda nešto manje talentovan. Hvala vam još jednom.

Ja sam jedan od tih neodgovornih kako kažete, rušitelja Srbije, objekat vaših virusologa od nedavno, ebola koju predstavljamo u našem društvu, koji smatra da ta rešenja koja vi radite, ne da nisu teža, nego su potpuno destruktivna, potpuno bez bilo kakvog efekta i nažalost građana Srbije, bez bilo kakvog pozitivnog ishoda. To je naše mišljenje. To ne znači da je neko neodgovoran predsedniče Vlade, nego znači da neko ima drugačije predloge i drugačiju viziju rešavanja određenog problema, možda i drugačije načine kako bi taj problem rešio. Ima ovde ljudi koji kažu – nema tu šefova stranaka. Možda se njihov šef uskoro pojavi u klupama, kako stvari stoje, ali da se vratimo na temu. Nije to vama bilo upućeno. Dakle, ja volim kad vi, predsedniče Vlade, kažete da je ovo prvi put da se u istoriji dešava nešto. Često govorite da je nešto prvi put što se u istoriji dešava. Ja sam računao - ovo je čak sedmi put da vi kažete da je nešto prvi put u istoriji. Tako da ste u tom smislu zaista dokazali da ste posebni na našoj političkoj sceni. To je jedna od vaših osobenosti. Druga je da često spominjete filmske, da kažem, metafore i sportske. Ima jedan predsednik, bivši, ove države koji je to rado voleo da čini, a sada znate u kojojje političkoj situaciji. Takođe se ne slažem sa vama da imamo Mesija ovde. Niti ste Mesi a niste ni Mesija, iako možda neki, ili čak i vi, u to veruju. Niko vas ne juri, gospodine Vučiću. Jurite vi sami sebe stvarajući probleme i potpunu ekonomsko-socijalnu destrukciju ove države. Jure vas vaši iznevereni birači, jure vas penzioneri, zaposleni kojima ste, moram da kažem, govorili sasvim drugačije stvari od ovoga što sada činite. Juriće vas sutra i vaši koalicioni partneri koji se zaklinju u levičarstvo, a sada dižu ruku za smanjenje plata i penzija. Oni će morati to da objasne, a ne ko sedi u klupama. To je ozbiljna stvar. Ja mislim da kada sam vas slušao, gospodine Vučiću, pažljivo, voleo bih da živim u takvoj Srbiji o kojoj vi pričate danas ovde. Jako bih voleo da živim u Srbiji vas i vaših ministara, vaših prijatelja. To je sjajna Srbija, obezbeđena, sigurna, situirana, sa perspektivom, sa kontrolisanim informacijama, ulepšanim medijima, ružičastim naočarima koje stavljate na oči građana Srbije. Kažete da imamo izraženu makroekonomsku stabilnost, kurs dinara stabilan, pad inflacije i sve je odlično u srpskoj ekonomiji, fiskalnoj politici, socijalnoj sferi. Ja se duboko ne slažem sa tim. Što je najgore, mislim da sve više građana Srbije vidi tu ogromnu disproporciju iz onoga što pričate i onoga kako ljudi žive. Ja ne želim ni na jedan način, jer znam da ćete poseći za tim argumentom, da aboliram greške DS iz prošlosti. Ali, ja vama govorim kao čovek koji je poslanik u ovoj Skupštini i kao čovek koga građani zovu i traže da vam ja ove stvari kažem. Mene nijedna majka nije zvala jutros da me pita da li moram da glasam za ovaj rebalans, pošto zna da neću da glasam za ovaj rebalans. Vi ste, gospodine Vučiću, smanjenjem plata i penzija, hajde da kažem samo penzija, sad u ovom trenutku, smanjujete penzije za 680.000 građana Srbije, 680.000 penzionera, poštovani građani, će imati smanjene penzije. Istovremeno, vi kažete da oni do 25.000 neće imati smanjenu penziju, što je tačno. Ali je isto tako tačno da jako loši makroekonomskipokazatelji, pad vrednosti naše domaće valute, rast cena na malo, rast cene energenata i lekova će uticati na sve, pa i na penzionere koji imaju do 25.000, kao i one koji primaju platu do 25.000 dinara. Moram da vam kažem, dobro, znam ja da ćete vi nas stručno podučiti sa korišćenjem stranih izraza da fascinirate ljude kojima se neprekidno obraćate, ali to ne pali ovde, gospodine Vučiću. Ono što je ovde rečeno je recimo Zakon o radu. Tek mesec dana je na snazi, gospodine Vučiću. Polako, vi ste sjajni u tome, doći ćete vi do tog broja. Ne treba nama gospođa Merkel ili gospodin Putin da govori da je to sjajna reforma. Oni ovde neće živeti. Neće oni ovde živeti, gospodine Vučiću. Zakon o radu je katastrofalan i to svuda i na svakom mestu kažem. Nije vam to za diku. To je moje mišljenje. Tajkuni. Nemojte te tajkune, gospodine Vučiću. Svi su danas potpuno uz vas. Šta god da im kažete uradiće i stoj na rukama, ako budete tražili. Televizija „Pink“ od kada ste na vlasti duguje preko 300 miliona za porez. Od kada ste vi na vlasti. Znam da oni vama vraćaju u naturi verovatno time što vas neprekidno promovišu, ali to građanima Srbije prosto ne donosi nikakvu prednost. (Narodni poslanik Zoran Babić, s mesta: Da li je to tema?) Tema je rebalans budžeta, smanjenje plata i penzija koje sprovodi vaša Vlada.

On je to rekao. Za to je potrošeno oko 600 miliona evra, a ušteda od smanjenja plata i penzija je 350 do 370 miliona evra. Evo kako smo mogli da ne smanjujemo plate i penzije. U redu. Hajde da počnemo od ovih poslednjih koje ste zaposlili. To je već 50% Svaki stoti Srbin, gospodine Vučiću, je danas konstultant i svaki stoti Srbin danas radi sa javnim sektorom u Srbiji. Ne znam da li to znate. Vi za lekare kažete da su tajkuni, za inžinjere, za profesore.

To je definitivno.

Znači, vi hoćete da pričate o rebalansu ili da pričamo o vođenju sednice? Iskažite svoje mišljenje, a ja ću intervenisati kada budem smatrala da treba da intervenišem. Ne znam što je uzbuđen. Ustvari, znam. Dakle, deficit je veći, potrošnja je veća. Nema investicija koje mogu da podignu realni sektor. Budžetski deficit nam je među najvećim u Evropi. On je sada već preko 2,5 milijarde evra. To je tradicionalno, ali ovo je sedmi budžetski eksperiment ove Vlade, sedmi istorijski, najhrabriji korak ove Vlade. Vi ste na vlasti, gospodine Vučiću, preko dve godine. Znam da to pokušavate u poslednje vreme da predstavite, ali uvek ste imali najbolje ocene iz svih predmeta i mislim da na to zaista treba da budete ponosni, ali onda kažite istinu do kraja. Dakle, na vlasti ste preko dve godine. Bivši režim je davno, davno bivši režim. Bivši režim je vaš Ivice Dačića. Tako da molim vas da se u tom smislu pokušamo držati činjenica. Dame i gospodo, dotle ste doterali ovu državu. Znam da ćete reći da je drugačije. Zavisi da li je Fiskalni savet ili neko drugi.

Vi stalno komunicirate sa ljudima oko sebe, pa vam to skreće pažnju. Ne mogu ništa da vam vratim. Vratićemo mi vama. Prihodi od akciza su manji za 16,4 milijarde i pored povećanja stope. Rebalans 211,2. Ništa od duvana. Na redu su gazirana pića.

Da li je moguće da ne vidite šta se dešava? Ako želite da utrošite vaših 20 minuta na stvarno neprimerenost jednu. Uzmite stenogram kako se obraćate, šta ste sve komentarisali, najmanje budžet. Plate u javnom sektoru predviđate povećanje od 45 milijardi više u odnosu na 2012. godinu, što je 7,6% više. Veći rashodi za robe i usluge su dve milijarde. Porez na dohodak bio je 47,8 a rebalans 43,7, smanjenje 10% Dramatično smanjenje budžetskih prihoda lokalnih samouprava po ovom osnovu. To govori o ogromnom smanjenju plata i otkazima. Srbijagas“ kredit za tekuću likvidnost 18,4 milijarde dinara uz garantovane obaveze prema bankama od 476 miliona evra. Dug veći 300 puta od prihoda. EPS, krediti za likvidnost, Telekom, obrtni kapital pao dvostruko, RTS – gubici 12% Ukupne subvencije povećane za 13 milijardi dinara, neselektivno na svakom mestu samo sipajte. Prosečna plata u realnom sektoru je smanjena za 1% Dokapilizacija „Poštanske štedionice“ 4,7 milijardi i „Dunav osiguranja“ 4,8 milijardi, poštovani građani. Osiguravajućim društvima ste još ranije odobrili poskupljenje obaveznog osiguranja za vozila 45%, a sada ih pomažemo iz budžeta. Zašto, kada se i za šta se koristi 70 miliona evra, koliko su prihodovali povećanjem usluge, tj. cene? Novi zatvorski kapaciteti 4,2 milijarde evra. Smanjenje plata i penzija, samo za 400 miliona evra viši su vam izdaci za zaposlene u javnom sektoru otkad ste došli na vlast gospodo. I šta vi uradite? Povećavate izdatke, povećavate poreze, prihodi su manji, cene su više, od sada i plate i penzije će biti manje preko 25.000 i to je činjenica. Smanjivanjem plata i penzija, gospodine predsedniče Vlade, smanjiće se potrošnja, smanjiće se poreski prihodi, smanjiće se izdvajanja za penzioni fond, smanjiće se proizvodnja i nastaviće se propast srpske privrede, za šta je apsolutno i jedino odgovorna vaša Vlada. Moram da kažem da vam je samo porez na dodatu vrednost manji za 32 milijarde, da vam je porez na dohodak građana manji za 4 milijarde i 100 miliona, a kako kad ste povećali zaposlenost? Evo, objasnite mi, ja stvarno ne razumem. Kažete malopre povećana zaposlenost, manji porez na dohodak građana. Vi takođe znate da mnogo toga u tom broju su sezonski poslovi, vi takođe znate da i u tom broju postoje ljudi koji su skinuti sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni su skinuti sa evidencije, ali ne znači da su se zaposlili. Tako recite građanima. Nema potrebe da tako potcenjujete ono što vam govori opozicija, znate. Mi zaista pokušavamo bez svađe da razgovaramo sa vama i bez emocija i bez vike. Kao u britanskom parlamentu, to ste primetili, da jedna strana negoduje drugu.

Koliko su oni Englezi, toliko sam ja Glecton. Dakle, na predizbornom skupu u zemunskoj hali „Pinki“, gospodine Vučiću, 10. marta 2014. godine ste rekli, ovako ste rekli – ali u penzije nedam da se dira, kada bismo uta prava dirali ne bi napravili problem samo penzionerima, nego i državi. Bili ste potpuno u pravu. To ste rekli 10. marta, 18.9. ste rekli – učinićemo sve i drugim sredstvima na obuzdavanju deficita i nove mere za ozdravljenje ekonomije. Ne vidim te mere. Ministar Nebojša Stefanović ide korak dalje, što me ne čudi. On kaže – mi garantujemo isplatu penzija, ali ne samo isplatu penzija, već priliku da te penzije povećamo, kaže Nebojša Stefanović 14.2.2014. godine. Ovo je još bolje, ovde prisutni uvaženi ministar Gašić – SNS je garant da penzije u Srbiji neće biti smanjivane, u Prokuplju ste rekli 27.2.2014. godine. Ima tu još. Gospodin Rasim Ljajić, 26.2.2014. godine kaže – ne slušajte i ne verujte svima onima koji predlažu smanjenje penzija, jer oni vam sigurno ne misle dobro, kaže ministar Ljajić o svojoj sopstvenoj koaliciji i Vladi i vama gospodine Vučiću, itd. Ovo je zanimljivo, gospodin prisutni Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a, kaže 2. marta 2014. godine – nema ni smanjenja ni zamrzavanja, to je Sveto pismo za penzionere Srbije. Neko je pogazio Sveto pismo gospodo, moram to da kažem. O zaduživanju da ne pričam, to je strašno, ne smem da čitam ovo. Molim vas, gospodine Vučiću, bez želje da na bilo koji način pravim ovde našu političku polemiku, pitam vas da li stvarno verujete da će ovo smanjenje plata i penzija u ovom obimu, na ovaj način dovesti do bilo kakvog prosperiteta, do bilo kakvog povećanja kupovne moći, proizvodnje, bilo kakve privredne stabilnosti? Zaista vas pitam da li verujete da ti penzioneri neće tužiti ovu državu, možda, i Strazburu i Ustavnom sudu i da će neko morati da vraća ovo što vi sada smanjujete penzije, neka vlast posle vas? Da li vi stvarno mislite da niko u Srbiji ne vidi da vi na mnogo načina vraćate devedesete godine u ovoj zemlji? Sada ću vam na kraju mog izlaganja reći i zamoliti vas, sa punom svešću i odgovornošću, gospodine Vučiću, građani Srbije su sve nezadovoljniji vašim radom. Mora neko to da vam kaže. Znam da vam govore samo pohvale. Molim vas sada, dok ste najjači, dok imate šansu da nešto promenite u ovoj zemlji, molim vas, odmah napustite mesto premijera, molim vas, što pre. Hvala. Izvolite.

Mislim da je situacija u Srbiji tako tužna… Samo vi izvolite.

I sada dobacuju i vi kažete – to je situacija kao u britanskom parlamentu. Jeste. Znate, kada biste vi bili spiker britanskog parlamenta, mi bi bili lordovi. Ta situacija je neprimerena za srpski parlament po našem Poslovniku. Po našem Poslovniku takve stvari su zabranjene i vi bi trebali da to sprečite, a ne da stimulišete onaj deo poslanika koji je došao ovde da podrži epske govore premijera Srbije, koji u maniru Fidela Kastra drži predavanja… Zbog ovoga o čemu govorite. Ne govorite više o povredi Poslovnika, nego želite da dajete ocene tuđih govora. Ne, upravo govorim o tome da nijednog trenutka niko iz opozicije nije dobacio na govore koji su trajali po trideset minuta, niko vam ništa nije rekao, a vi dozvoljavate da i sada, u ova dva minuta ne mogu da pojasnim zbog toga što ljudi dobacuju, valjda u želji da se dodvore premijeru, jer ko jače dobaci sa one strane imaće možda bolju poziciju sutra na nekom sastanku glavnog odbora ili centralne otadžbinske uprave.

Vi ste dali ocenu, nećete da čujete obrazloženje, želite da se glasa o povredi Poslovnika. Znači, presudili ste bez mogućnosti da ja i pokušam da se odbranim, ni od čega, doduše. Želim zbog građana Srbije samo da kažem jednu stvar. Samo u jednom trenutku sam reagovao kada je gospodin Stefanović počeo da preti, kada ste vi rekli – vratiću vam i neću vam vratiti reč, kada je gospodin Stefanović rekao – vratićemo mi vama. Dakle, to je bila jedina rečenica na koju sam reagovao, ni na šta više nisam reagovao. Možda sam se osmehivao u početku njegovog govora. (Dragan Šutanovac, s mesta: Jeste.) Prihvatam, ali vas molim da ne dobacujete nepristojno, jer ste to radili sve vreme, a ja prihvatam vašu sugestiju. Moguće je da sam se osmehivao u početku, posle, kada sam slušao besmislice i neistine, došlo mi je da plačem, da budem iskren. Moram da priznam da sam iznenađen neznanjem, neodgovornošću, nedovoljnim, ne znam, ne želim ništa da kažem. To je toliko neozbiljno, to je toliko neodgovorno, to toliko nema veze sa istinom i sa realnošću da ne znam šta bih drugo rekao. Vi ste prebacivali, držali ste nekakav politički govor, postali ste lični biograf mnogih od nas, na čemu vam čestitam, ali ono što je suština - vi koji govorite o nekakvom Super Hiku, vi zamerate nekome ko vam kaže nešto za „ebolu“ metaforično. To nisam bio ja, nego neko drugi. Vi to svaki dan radite, ništa drugo ne radite, ničim se drugo ne bavite i onda uplakanim glasom i tonom pokušavate celu Srbiju da uverite da dok izgovarate najružnije reči o svojim političkim protivnicima vi ste mnogo fini i vi ste velika žrtva, a svi ostali su zlikovci i zločinci. Dok govorite ovde o destruktivnoj politici, bez pozitivnog ishoda, analizirali ste moju ličnost. Pa ja nisam danas rekao da sam ja Mesi, naprotiv, govorio sam o nečem drugom, ali je to možda bilo teško ili nije bilo lako da se razume o čemu sam govorio. Nikada mi nije padalo na pamet da prihvatam bilo kakvu mesijansku ulogu. Nažalost, uradili smo mnogo više od sedam stvari koje su po prvi put u savremenoj srpskoj političkoj istoriji. Čudi me da sam to rekao samo sedam puta i na to sam ponosan. Ne brinite, živećete u takvoj Srbiji. Napravićemo od ove zemlje, uprkos vašim željama, neuporedivo bolje mesto za život. I vi i vaša porodica živećete neuporedivo bolje i mnogo bolje od onoga kako ste vi nama ostavili i Vladu i državu. Pošto govorite o tome - jurim ja sam sebe, dovoljno je bilo da kažete da jurim sebe, ali tu ste, gospodine Stefanoviću, u pravu. Ja sebi svakoga dana dajem nove zadatke, svake godine, svakog meseca i svake nedelje. Gledam da ti zadaci budu teški, da bih radio što više i da bih se borio što više. U tome se razlikujemo. Ja ne kupim argumente na mestima na kojima se argumenti izmišljaju, već ih kupim u državi na zvaničnim mestima i iznosim precizne i tačne podatke. Niste dobro razumeli, gospodin Mitrović je platio 150 miliona više, a ništa se više nije zadužio. Platiće još 300 miliona, to mora da plati u toku ove godine, i platiće 50% više nego što je najviše platio vama, a nije dobio neku novu televiziju, već ima onu istu staru televiziju koju ste mu vi legalizovali 2001. i 2002. godine, da vas podsetim. Uzgred, nacionalne frekvencije sve ste dali vi, a ne mi, i RTS-u i televiziji „Pink“ i televiziji „Hepi“ i „B92“ i „Prvoj televiziji“ Vi, a ne mi. Ništa od toga nismo promenili. Sve vi. Vi ste ih i kupovali i prodavali preko vaših agencija i sve drugo. Toliko što se tiče ružičastih naočara. Ja nosim obične naočare, da vam pravo kažem. Ove mi je poklonio doktor Stojanović, a one prethodne sam kupovao na pijaci od Kineza, da vam iskreno kažem, ali nikad ružičaste naočare nisam ni video. Što se tiče toga da je sve odlično u srpskoj ekonomiji, nemojte da izmišljate. Ostavili ste katastrofu u srpskoj ekonomiji. Ostavili ste takvu katastrofu da sve vreme pokušavamo da izgradimo temelj u vazduhu, jer nema temelja, nema zemlje na kojoj bi temelj stao, šta ste od Srbije ostavili. Niko nikada nije rekao da su stvari u Srbiji odlične i nemojte da izmišljate. Niko to ni od ovih poslanika sa desne strane, ni ispred mene, niko to u Srbiji nije rekao. U Srbiji se živi teško. To niste vi, to nisam ja, ali mnogi ljudi jesu. E, ti mnogi ljudi koji krpe kraj sa krajem, nisam im kriv ja, ja sam predsednik Vlade pet meseci, a vi ste na vlasti 14 godina, jer Bojan Pajtić je 11 godina premijer, a tri godine je šef poslaničke grupe.

Četrnaest godina ste vlast i ne date vlast ni po koju cenu, jer vas samo fotelja interesuje. Ja da imam 6%, ja ne bih smeo na oči da vam izađem, a vi ne date izbore, branite fotelju kao da ste rođeni u njoj i nije vas sramota da nekom držite pridike po tom pitanju. Kažete – mogu da kažu Merkel i Putin šta hoće. Što vaš predsednik ne kaže Zigmaru Gabrijelu da je loš Zakon o radu? Što mu kaže - ne valja onaj Putin, vidite, Vučić se povezuje s Putinom? Vidite, ja nemam problem da kažem – da, imam dobre odnose sa Vladimirom Putinom, da, imam dobre odnose sa Angelom Merkel, jer ne lažem. Što idete pa pričate tamo kako smo mi krivi što se povezujemo sa Rusijom?

Nemojte da dobacujete, gospodine Stefanoviću. Ja znam da vaša nepristojnost proizlazi iz vaše nervoze, ja to znam. Kao što sam vam već rekao, vaspitanje se ni u školi ne uči. Ne znam kakvi ste bili u školi, ali to je trebalo iz kuće da ponesete, a ne iz škole. Što se drugih stvari tiče, govorite o rastu cena, pa mi imamo problem sa tim što nam cene ne rastu. Mi imamo problem sa tim što nam cene ne rastu. Vi pojma nemate šta su ekonomski problemi. Vi ništa od toga ne znate. Vi govorite stvari koje veze sa istinom nemaju, tek da biste nešto rekli. Nisam vas razumeo, šta vraća u naturi bilo ko? Što se tiče broja zaposlenih, sada vam smeta kada se skidaju ljudi sa Nacionalne službe za zapošljavanje. To vam smeta? Sada to ne valja, sada to nije dobro. Kažete da je neko rekao da su lekari i inženjeri tajkuni. Što izmišljate? Niko nikada to nije izgovorio. Pričate o tome ko je koliko na vlasti. Mi smo bili na vlasti kao potpredsednik Vlade do izbora manje od godinu i po dana i sada pet i po meseci, uskoro će šest meseci kako sam predsednik Vlade, a predsednik vaše stranke je predsednik Vlade Vojvodine deset i po godina. Za tih deset i po godina broj nezaposlenih u Vojvodini je uvećan, u Vojvodini koja ima dva miliona i ne punih sto hiljada stanovnika broj nezaposlenih je uvećan za 200.000 ljudi. Molim vas samo da mi kažete još neki rezultat, i to ne u vreme vladavine na republičkom nivou neke druge političke stranke, već upravo Demokratske stranke. Nisam razumeo, kažete da smo povećali plate 7,6% Vi to nas optužujete ili nas hvalite? Da li smo mi sad krivi što povećavamo plate ili što smanjujemo plate? Samo mi recite za šta smo krivi i ja ću da vam objasnim, ne brinite. Dakle, postoji na aprilskom i oktobarskom nivou redovna indeksacija i to se dešavalo sve dok mi sa tom praksom nismo prekinuli. Ono što je bilo predviđeno u budžetu, to je bilo toliko, ali smo mi budžetom smanjili za 3% ta primanja, da vas obavestim. Sve to piše u budžetu i sve to ste mogli da pročitate, ali je trebalo pažljivo to da pročitate, da malo manje provodite vremena sa onima kojima je politika – mrzim, dakle, postojim, a da malo više čitate. Da ste malo više čitali, dobili biste preciznije i tačnije brojeve. Govorite o tajkunima i kažete – da ih pozovete, učiniće šta god hoćete. Siguran sam. Razlika između mene i vas je u tome što ih ne zovem, što mi ne trebaju ni za šta i što dinara od njih neću da uzmem, za razliku od vas, za razliku od vas koji ste im uzimali milione i davali im stotine miliona evra. Pogledajte sada šta je predlog DS za izlazak iz krize, jer ovo građani moraju da čuju. Opet Pajtić nije radio ništa u Vojvodini, opet došao u Beograd da soli pamet, da znaju građani Vojvodine da je i danas zapostavio svoje radne obaveze. Dakle, došao je ovde da nam očita lekciju i da nam kaže – slušajte šta je plan za izlazak iz krize, da naplatimo od tajkuna 400 miliona evra, da ukinemo „Er Srbiju“ i ukinemo subvencije „Dunav osiguranju“ Ja se sada pitam – čekajte, jel to govorite vi koji ste im omogućili da uzmu oko dve milijarde evra kredita koji su nam danas svi NPL, odnosno Nonperforming loans, odnosno oni koje ne možemo da dobijemo nazad. To ste im sve vi isporučili i sve ste im to vi dali. Miroslav Mišković? Onaj koji me progoni na svakom mestu kroz sve svoje medije na sve moguće načine, govoreći da sam ga ja uhapsio? O kojem govorite? Razlika je u tome, gospodine Stefanoviću, tačno je, da ih pozovem, došli bi svi. Ne zovem ih, neću da zovem nikoga. Poštujem svakoga od njih, u redu je, radite svoj posao dok je u skladu sa zakonom, a ako nije u skladu sa zakonom, za razliku od vašeg perioda, odgovaraćete pred zakonom i to je ogromna razlika. Veoma sam zadovoljan zbog činjenice što ta razlika postoji. Kažete, samo ako možete da ne dobacujete, ja sam veoma strpljiv i trpeljiv i na sve ću da vam odgovorim, razumeo sam ja vašu poruku i vratićemo mi vama, sve sam ja razumeo, sve što ste vi rekli, ali ne mogu da vam objasnim koliko sam uplašen od vaše pretnje i ne možete ni da razumete koliki me je strah. Što se tiče napada na gospodina Krkobabića i na mnoge druge oko povećanja penzija, vi da budete zaštitnici penzionera? Vi ste ti koji ste smanjili penzije, vi ste ti koji ste smanjili plate, vi ste ti koji ste ukinuli radna mesta, vi ste ti koji ste ukinuli budućnost našoj deci, i vi ste ti koji ste stvorili krizu, ali ne brinite, mi ćemo vas iz krize u koju ste nas doveli, izvući. Nemojte da sumnjate uopšte u to. Što se tiče, sigurno sam ja za pet meseci premijerskog mesta kriv za nešto što se desilo, sigurno i to će vam neko u Srbiji poverovati, a ne vi za svojih 14 godina. I dalje vladate u Vojvodini. Malo vam je 14 godina, pa treba da bude 44 godine, a da rezultati budu ovako katastrofalni. Kažete, ko je pogazio sveto pismo? Ja, ja sam kriv za to, ja preuzimam odgovornost, ne dirajte Krkobabića, ne dirajte bilo koga drugog. Ja, zato što sam mislio da postoje drugi načini, zato što sam verovao da postoji druga mogućnost i opet smo uspeli da se izborimo, da ne diramo u 61% penzionera, a ako računate sa ovim minimalnim, to dođe preko 70% penzionera. Ja sam kriv. Hoćete da vam kažem zašto? Zato što za razliku od vas, neću da plačem i kukam nad svojom sudbinom, nego hoću nešto da uradim i da promenim u ovoj zemlji. Zato što hoću da okrenemo kolosek na drugu stranu, zato što hoću da uradimo nešto što će ceo svet da razume i da pozdravi. Zato što hoćemo nedvosmisleno da pokažemo kako Srbija i na koji način Srbija može da ide drugim pravcem i drugačijim putem. Zato što hoću da pokažemo da možemo da se izborimo i sa fiskalnim deficitom, da možemo da napravimo rast i da taj rast bude održiv i da taj deficit bude održiv i da naš budžet bude održiv i da naši prihodi budu održivi. Vi kažete, sa jedne strane, zaposlili smo 50.000 ljudi, a kažete, ne naplaćujete porez na dohodak građana. Gospodine Stefanoviću, nemojte da se ljutite na mene, nešto morate da naučite, ili smo krivi za jedno ili smo krivi za drugo. To što pada porez na dohodak građana, znači da i te kako kontrolišemo zapošljavanje. To je trebalo neko da vas obuči ili nauči. Dakle, ja to zaista nisam u stanju i to će vam reći svaki ekonomista iz vaše poslaničke grupe, svaki ekonomista iz vaše dojučerašnje stranke i svako ko ovde sedi i ko je prema vama dobronameran. Morate da razumete, nije bujica reči argument, već morate da znate elementarne ekonomske stvari. žao mi je što ih ne znate.

Uzgred, ima mnogo manje ubistava, krađe, pljačke, nego što je bilo 2009. godine, 2010, 2011, 2008. godine i ne znam da li su tada bile devedesete, danas toga ima mnogo manje. Uzgred, rešenih slučajeva ima više nego ikada i ubistava i krađa i razbojničkih krađa i svih najtežih krivičnih dela. Ne znam šta vas to podseća, sem lične mržnje i pokušaja da nekog ujedinite, na nečemu što ne postoji, na nečemu što apsolutno ne postoji. Možda na tome što ćete svuda da nam zamerate i da govorite, aha, to ste vi koji biste zajedno sa Rusima? Jesmo. Mi smo na putu za EU, ali nećemo da uvodimo sankcije Rusiji i zato smo krivi. Super, to kažite na takav način, a nemojte da izmišljate floskule koje nikome ništa ne znače. Ja to tek očekujem. Ne pamtim da se iko suočavao sa takvom mržnjom kao što se ja suočavam, koju na svakom mestu pokazujete, koje se ne libite i kada neko podržava one koji mi iz čistog mira pretuku brata, što se nikada nije dogodilo, kada neko podržava one koji uzvikuju najpogrdnije parole, pa što bi se libio nečeg drugog? Kada se neko ne libi da kaže, vratićemo mi vama, a što biste se libili nešto veće da uradite? Što mislite da ja mislim da treba da budem najpopularniji? Uzgred, od vašeg predsednika sam popularniji tek devet puta, ali to nije mnogo važno, računajući na ono što sam sinoć dobio podatke. Ali, biću verovatno devet puta manje popularan, ali to neće da promeni moj odnos prema merama koje donosimo i prema onome što radimo. Nisam primetio da je vaša popularnost na visini. Što se tiče majki da vas nisu zvale, znam da vas majke nisu zvale, mene su zvale majke. Što bi vas i zvale? Ne očekuju mnogo, i ne očekuju skoro pa ništa. To vam apsolutno verujem da vas nisu zvale. Što se tiče mog odlaska, moje ostavke i sklanjanja sa ovog mesta, za razliku od vas gospodine Stefanoviću, to je još jedna velika razlika između mene i vas.

Ja ne mislim da ostajem na vlasti bez podrške naroda. Vi ste pokazali da vam je samo važno da opstanete na vlasti i kada dobijete 6%, i to na izborima, ne u anketama. Samo je važno da očuvate golu vlast vaše privilegije. Kako niste pomenuli u ovom veličanstvenom programu za ozdravljenje uz „Dunav osiguranje“, kako ne pomenuste „Razvojnu banku“ i Fond za razvoj Vojvodine? Kako mnoge druge stvari ne pomenuste? Ali, da ostanete na vlasti i da budete na vlasti, jedino vam je to važno.

Ne mislim da se sklanjam ili da bežim od vas, zato što sam radio neuporedivo bolje od vas, neuporedivo poštenije, neuporedivo odgovornije i šta god da mi se dogodi, kako god da mi se dogodi, ostaću u ovoj zemlji, nikada je neću napustiti i boriću se protiv onih koji su ovu zemlju uništavali, urušavali, a vi ste tu, bogami, pri vrhu. Hvala vam najlepše. Po članu 104. stav 2. zbog ličnog obraćanja i spominjanja imena i stranke, Borislav Stefanović, replika, dve minute.

Prvo, primećujem da zaista moram da vam odam priznanje da imate strašnu moć, jako dobru moć samokontrole. Međutim, nekako iz vas ipak uvek izađe to staro radikalsko lice jer niko vama nije rekao da nemate pojma, da ste zločinci, da mrzite Srbiju, da je „Super Hik“ isto što i „ebola“, to recite za ovih 50.000 mrtvih, jer strip junak nikog nije ubio, a ebola jeste. Znam da se vi slažete, nećete to priznati, kao što znam da i vi znate da mi nismo bili na vlasti 14 godina, ali ako smo mi bili 14, u redu, onda ste vi gospodine Vučiću, osam godina. Koliko je tačno da ste vi osam, toliko je tačno da smo 14. Inače, ja se slažem sa vama da vas ne treba da bude strah od mene i to stvarno nema potrebe. Vas treba da bude strah od ovih koji vam sada aplaudiraju. Ti će prvi da vas sačekaju na krivini, kada krene kotrljanje na dole, pošto vi, pokazujući kroz ovaj rebalans, to se vidi na svakom koraku, apsolutno na svakom koraku. Ne možete da opravdate ove mere protiv plata i penzija, smanjujete ih, ne možete to da opravdate, pričate samo šta je uradio Pajtić, šta je uradila DS, nemate odgovor, gospodine Vučiću. Pitam vas za javni sektor, vi izvrćete, vešti ste u tome. Imali ste deceniju i po da se vežbate na nama gospodine Vučiću, ali poslušajte moj savet i molim vas napustite to mesto što pre. Hvala.

Izvolite. Ne brinite gospođo Gojković, govoriću kraće. Nisam tražio da oni govore kraće ili da ne govore, ja se njihovih reči ne plašim, plašim se ozbiljnih argumenata, a ne njihovih reči, jer u njihovima rečima nikada nema argumenata. Što se tiče javnog sektora, jasno vam stavio do znanja da imamo 27 više zaposlenih nego što je bio ranije slučaj i taj ste podatakprecizno dobili. Vi ste ti koji ste uvećali javni sektor. Nenade, spremite mi podatke za 2011. i 2010. godinu. Dakle, tačno, kao što sam vam obećao i za zapošljavanje, dobićete tačno kada su bili zaposleni. Što se tiče onih koji će da govore protiv mene i da rade protiv mene, znam jednu stvar, gospodine Stefanoviću, nisam ni malo vešt, nisam ni malo vičan, iako se sećate još pre godinu dana i pre izborne kampanje, rekao sam da znam šta će biti, odlično znam, mnogo bolje nego što vi znate, zato što znam vas, zato što znam mnoge druge, znam sve nas, znam Srbiju, znam je dobro i zato nisam slučajno juče rekao analizirajući sve od Prvog ustanka od 1804. godine pa do danas kako su svi završavali i prolazili, ali ono o čemu želim da se razlikujem na to vaše „vratićete nam“, samo želim da vam kažem … (Borislav Stefanović, s mesta: Nemojte to. Znate, pristojnost je osnovna vrlina sa kojom neko treba da uđe u parlament ili u Vladu, a što se te ostavke tiče hoću li ili ne, verujte mi hoću, gospodine Stefanoviću, čim budem čuo bolji plan, a ne da plan bude ovako, sramota me da izgovorim reč koju sam želeo da izgovorim, ovako užasan, ovako jadan i ovako blesav kakav ste vi danas na konferenciji za novinare iznosili. Dakle, istog sekunda podneću takvu ostavku i nemojte da brinete, pogledajte šta će vam reći svi ekonomisti u zemlji, ni jednog nećete naći da će da prećuti to. Samo još jednu reč, ja vlast neću da čuvam ni sa 20% ni sa 26%, a sramota me je i za one koji danas nisu ovde, a čuvaju vlast po svaku cenu sa svojih 6%, e to govori i o nama i o vama i to je velika razlika. Molim vas da u skladu sa članom 116. upoznate gospodina premijera sa odredbama člana 106. ovog Poslovnika i zamolite ga da se upristoji kada govori u Skupštini Srbije, da mu kažete da mi nismo navikli da koristimo reči poput „zločinci, zlikovci“, da govorimo nekome da laže, da ga optužujemo da nema pristojnost koju je trebalo da ponese od kuće.

Zahvaljujem poslanice. Pročitala sam i član 116. i 104… (Aleksandra Jerkov, s mesta: Član 106.) I to sam shvatila da samo imate sugestiju o povredi Poslovnika da popričam sa premijerom nakon sednice, tako da zaista ne vidim šta je tu bilo problematično u obraćanju premijera prema bilo kom poslaniku, kao što bi onda morala da reagujem i na reči koje su izgovorene u suprotnom pravcu. Pošto ne želim da od ove sednice pravim nešto što građani Srbije ne očekuju, nego da razgovaramo o rebalansu budžeta, neću reagovati.

Zahvaljujem gospođo predsedavajuća. Gospodine predsedniče Vlade, gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na svoje izlaganje, ja bih zamolio predsednika Vlade da kada vodi diskusiju sa narodnim poslanicima, predstavnicima bivšeg režima nešto ostavi i za nas narodne poslanike. To kažem zato što je jako teško da sedim ovde mirno i da slušamo neistine, evo, upotrebiću najblaži mogući izraz. Jako je teško ostati miran kada kolega narodni poslanik polemiše ovde da li je stopa nezaposlenosti 26,5% bila 2012. godine i da li je sada 21% i ne vidi svoju odgovornost dok je glasao za Vladu Mirka Cvetkovića i DS, zašto je 26% nezaposlenost bila tada. Ne vidi svoju odgovornost za tu stopu nezaposlenosti, ne vidi da i ovi drugi koji su došli na vlast posle njega, ako je nisu smanjivali, nisu je povećavali kao oni koje je on podržavao, a naprotiv, smanjivali su. Jako je nepristojno spominjati da je rebalans budžeta u oktobru mesecu nešto što se ne radi, a pri tom zaboravlja da je glasao za rebalans budžeta i 2010. i 2011. godine 20. decembra, kada su pare potrošili, pa je morao da se donese Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu, da ne bi neko išao u zatvor. Sada mi iz SNS mnogo toga možemo da istrpimo, samo jednu stvar ne možemo, ne prihvatamo tuđe zasluge i ne damo svoje zasluge.

Nemojte nama da pričate o budžetskom deficitu i 103 milijarde dinara otplata kamata domaćim i stranim kreditorima, da vidimo koliko je vaše, koliko je naše, onda možemo da pričamo ozbiljno o rebalansu budžeta, onda možemo da pričamo ozbiljno o merama koje Vlada planira. Dokle god vi predstavnici bivšeg režima to ne prihvatite, sa vama bilo kakva polemika je nemoguća. Možemo da pričamo i spreman sam i o tome da li je ova Vlada nesposobna, ali sam potpuno siguran, ne daj bože da je bila vaša vlada za vreme elementarnih nepogoda, podavili bi se kao miševi ovde u Srbiji. Verovatno bi i ova putna infrastruktura koja je bila razorena, bila još više razorena jer bi morao neko da se dogovara kako će, s kim će i šta će da podeli. Nemojte da pričate o koridorima koje ste pravili. Hajdemo to da izmerimo. Kako je napravljen most na Beški? Hajde da vidimo kako to odjednom jedna cena pogođena, druga se ispostavlja, treća se traži, o svemu tome možemo da pričamo. Hajde onda da pričamo i o ovim merama. Hajde da pričamo o rebalansu budžeta. Zašto se rebalans uopšte donosi? Zato što ne postoji savršen budžet na svetu. Čak i onog časa kada ga izglasate, već je promenjen. To je nešto prirodno. Spominje neko da je prihodna strana manja. Slažem se, ali hajde da vidimo kako ste vi to u vaše vreme rešavali - inflacijom. Inflacijom ste peglali budžetski račun. Da li neko zna šta je inflacija?

Sada smeta što je inflacija niska. To je problem. Ovde je poslanik jedan ustao i kaže - trošite devizne rezerve kao da ste ih vi zaradili. Šta, on ih je zaradio?

Kontrola naplate poreza? Premijer je ovde nekoliko podataka izneo, ali bih voleo da znam kako to da poreski inspektor ode u poresku kontrolu, utvrdi činjenično stanje, napravi predlog zapisnika, uputi predmetu poreske kontrole predlog zapisnika radi davanja prigovora, napiše se prigovor o kome se ne rešava četiri, pet i šest godina. To je radila poreska uprava dok je Demokratska stranka bila na vlasti. Zbog toga što su se poreski rukovodioci, koje ste vi postavljali, dogovarali sa nekim i sada ćemo da napravimo definiciju tih nekih. Pošto je porez državna stavka i obaveza svakog građanina, možemo da raspravljamo ko je taj koji napravi utaju poreza ili ne plati porez, ali da ipak postavimo jedno pitanje, a šta je onaj koji prođe pored vas dok idete ulicom i stavi vam ruku u džep i izvuče novčanik? U čemu je razlika između poreza i budžeta i vašeg novčanika? Ne postoji.

Niko od vas ovde, barem ne ozbiljno, barem ne po računicama ekonomske logike, nije ponudio rešenje kako da izađemo iz ove krize. Samo se sećam da se u ovoj Skupštini lomila koplja oko toga više puta ko će iz budžeta Republike Srbije, pričam do 2012. godine, koju ciljnu grupu u biračkom telu da nagradi i kupi za sledeće izbore. To se dešavalo. Kako se to manifestovalo? Tako što su podizani krediti da se što više zaposli u javnoj upravi, da im se daju što bolje plate, da bi što više glasali za tadašnji bivši režim. Isto se radilo sa raznim ciljnim grupama. Kada neko kaže sedam i po milijardi, ja bih voleo da ustane i kaže koliko je bilo zaduženja 2012. godine, koje je Vlada Mirka Cvetkovića napravila, od tih sedam i po milijardi, pošto i njih računate. Tri milijarde tačno. Dalje, koliko je bilo da se iz budžeta Republike Srbije, znači iz kredita, pokriva „Agrobanka“ i „Razvojna banka Vojvodine“

Oko milijardu. Došli smo do pet. Pet milijardi, od sedam koje spominjete, su vaša zasluga i vaše milijarde kojima ste opteretili građane Srbije.

Možemo da biramo - da poslušamo predsednika DS, ali ni on sam ne veruje u to što priča da je moguće, da izglasamo ove zakone koji nisu popularni, ali su neophodni i treća varijanta jeste da štampamo novac, samo mislim da ćete morati da nađete drugu Vladu i drugog guvernera da to uradi. To u Srbiji više neće da se dešava. Koga ćete vi da ubedite da vam dođe u Srbiju da vam otvara radna mesta ako zna da ćete za godinu ili dve dana da počnete da štampate novac? Nećete nikoga. Nikog ozbiljnog više u Srbiju ne možete da dovedete. Jedino možete da računate na ozbiljne investicije ako pošaljete poruku da na prvom mestu postoji prava država, bez tajkuna, u kojoj funkcioniše pravni sistem, država koja ima program sa kojim će da stabilizuje svoje javne finansije i na taj način da počnete sa reformama u privredi. Možete da kolutate očima koliko god vam je drago, zato što sam bio prisutan kada ste u ovoj Skupštini, samo u nekoj drugoj sali, obećavali svima nama da ćemo biti članovi EU 2010. godine, najkasnije 2012. godine. Toliko o vašim obećanjima i toliko o vašim reformama. Ova dva zakona, jako nepopularna, jesu nešto što je iznuđeno, za koje ni ova Vlada, ni ova skupštinska većina nisu krivi, ali imamo izbora, ili da započnemo reforme, da obezbedimo budućnost našoj deci ili da zabijemo glavu u pesak, čekamo, kada više niko neće da nam da kredit i počnemo da štampamo novac. Mislim da samo kukavica može da prihvati glavu u pesak i štampanje novca. Oni malo hrabriji odlučuju se za teške reforme, bolne reforme, ali koje nude budućnost.

Pošto nemamo više prijavljenih šefova poslaničkih grupa ili ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč u zajedničkom načelnom pretresu. (Borislav Stefanović, s mesta: Replika.) Gospodine Stefanoviću, nemate pravo na repliku. Gospodin Arsić ni u jednom trenutku nije pomenuo vas lično ili vašu stranku. Govorio je o bivšem režimu.